Je velmi složité říct, jako jak?

To není politikum.

Prosím, sjednoťme to.

A to zařazení...

Ve vaší přihlášce je poslední bod dnešního dne. Tak to neplatí? Chcete jenom na program schůze? Vy jste to řekl. A já s tím souhlasím. Jestli umožníte třeba i...

Další v pořadí je přihlášena paní poslankyně Fischerová. Připraví se pan poslanec Berki, což je zatím poslední přihláška k programu schůze. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, mnoho českých občanů se v současnosti potýká s krizí nedostupnosti bydlení.

K tomu se přidávají rekordní ceny nemovitostí a v důsledku je bydlení pro mnoho rodin, včetně mladých rodin s dětmi, takřka nedostupné. V takové situaci považuji za nepřijatelné, aby vláda razantně zvyšovala daň z nemovitostí.

Děkuji. Děkuji, paní poslankyně, a nyní zatím poslední přihlášený k programu schůze, pan poslanec Berki. Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové, dovolím si dát protinávrh k návrhu paní poslankyně Pastuchové, týkající se předložení manželství pro všechny.

Děkuju pěkně.

Ještě mezitím, než dorazí kolegové z předsálí, načtu omluvy.